Věnujeme se výdajům vynaloženým na peněžité dary, osvobození od daně z příjmů, a co je důležité, protože ten zákon před touto úpravou platil pouze pro členské země Evropské unie, to znamená Českou republiku a naše partnery z Evropské unie, tady rozšiřujeme vlastně stejnou možnost, aby jednak dary, které směřují na Ukrajinu, ukrajinskému státu, územněsprávním celkům a firmám myslím, že je to správná reakce, to je druhá část toho zákona, a třetí se týká správních poplatků, které často musejí uprchlíci před válkou platit, a tady vlastně jenom dáváme možnost jednotlivým správním orgánům odpustit tento správní poplatek.

Děkuji za pozornost a těším se na rozpravu. Děkuji vám. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.

Prosím, máte slovo. Vážené dámy, vážení pánové, vážené paní ministryně, vážení ministři, dovolte mi jenom krátce informovat o projednávání tohoto návrhu zákona o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace v rozpočtovém výboru. Jak tady pan ministr shrnul, ten zákon nepředpokládám, že je potřeba, abych totéž opakoval má řekl bych čtyři oblasti. Tři jsou daňové, jedna jsou správní poplatky.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Pane ministře, dámy a pánové, já bych chtěla říct za hnutí ANO, že jsme podpořili mimořádné zařazení tohoto bodu na projednání do druhého čtení, protože si uvědomujeme jako hnutí ANO jeho důležitost. Mám za sebou jednání rozpočtového výboru, takže budu mít na pana ministra s dovolením nějaké dotazy, protože on nebyl na rozpočtovém výboru, ale určitě od pana náměstka dostal informace.

V podstatě tento tisk podporujeme i z toho důvodu, že naše vláda, ta bývalá, měla podobnou úpravu u covidové pomoci, takže určitě to je věc, která je důležitá.

Ale podpořili jsme zkrácení lhůty, proto jsme vlastně už dnes tady můžeme být, stejně tak jako jsme neměli žádný problém a zvedli jsme ruku pro dnešní projednání ve druhém čtení.

Rozumím tomu, že chtějí podnikatelské subjekty mít jistotu.

Vím od zástupců Komory daňových poradců, že tam proběhla ještě nějaká mailová korespondence, že tam bylo vysvětlení ze strany expertů Ministerstva financí. Přečetla jsem si ho, chápu to, že z nějakého kontextu sněmovního tisku se to dá dovodit, nicméně chtěla bych poprosit laskavě pana ministra, jestli by to tady mohl říct na mikrofon, abychom věděli, jak se to bude vlastně posuzovat a co je záměrem zákonodárce, aby to tady na mikrofon bylo najisto postaveno.